Obce dostanou větší... Chceme změnit ten poměr? No protože dostaneme dvojnásobek. Tak samozřejmě stát potřebuje peníze. Takže obce dostanou tolik, co dostávaly, no a stát dostane taky. Tady to bylo skloňováno ve vícero projevech. A znovu opakuji není potřeba zákon, je to na vyhlášku, domluveni jsme na dvojnásobku. To uhlí jsme si asi měli nechat.

Potom přednostní práva. Děkuji za slovo.

Víte, pane ministře, mě zajímá na příjmu státního rozpočtu jedna věc a to je to, kolik z toho poplatku z vytěženého nerostu půjde obcím. Vy máte naplánovaný příjem, ale nemáte naplánovaný výdaj směrem k obcím v těch dotčených krajích, v tom Ústeckém kraji a v tom Karlovarském kraji.

Nyní pan poslanec Novotný Martin taky k faktické poznámce. Ještě jednou pěkné odpoledne. Já jsem ve svém vystoupení jasně rozdělil rovinu, zda a o kolik má být ten poplatek případně navýšen. Proto jakákoli politika kolem toho, co bylo kdy před kolika lety, kdo z toho má jaké zisky, je úplně jiná rovina než ta, jestli budeme při přípravě státního rozpočtu vycházet z jakýchkoli platných úprav, ať už zákonných, či vyhlášek apod., anebo jestli budeme střílet od pasu, ten proces budeme předbíhat. Já v tomto musím říct, že přestože ty rozpočty mají jiný počet dnů, tak že jsem těch rozpočtů udělal poněkud víc než pan ministr Babiš a vždycky jsem byl zvyklý na to, že zkrátka do té doby, než změním nějakou městskou vyhlášku, než změním jakoukoli úpravu, která reguluje nějakou oblast, tak musím vycházet z platného stavu.

Ale ve státní sféře se to zatím takhle nedělalo.

Mně to přijde, že to je nepřekročitelná záležitost. A takové to arogantní zesměšňování legislativního procesu, které z úst ministra financí zaznívá opakovaně v téhle Poslanecké sněmovně, si myslím, že je opravdu alarmující. Nyní pan poslanec Kádner, také k faktické poznámce. Já musím reagovat. Pane ministře, já jsem vás poslouchal, vy jste asi neposlouchal mě, anebo nevíte vůbec, o čem to má být. Protože za prvé musím říct, že těžko mě může někdo spojovat, že já jsem vytuneloval nějakou Mosteckou uhelnou. Za druhé si myslím, že obce versus kraj státu patří, tzn. že to prostě je stát, to neznamená jenom státní rozpočet. Já chápu, že je tady navýšení a že ty obce, které dostávají doteď, budou dostávat stejné peníze.

A ty peníze půjdou do státu, půjdou na kraje a půjdou na všechny ty obce. To v tuto chvíli prostě není.

Děkuji, pane místopředsedo. Jenom velmi stručně k panu poslanci Kádnerovi, který říkal, že obce jsou také stát.

Zkusím vysvětlit ten rozdíl mezi řízením firmy a řízením veřejných rozpočtů. Jako šéf firmy můžete dělat úplně všechno, co vám zákon nezakazuje. Jako oprávněná osoba ve veřejné funkci smíte dělat jenom to, k čemu jste zákonem zmocněn.

Ale je to dramatické chování člena vlády České republiky, který kašle na zákony! A to není poprvé! Já vám tady vyjmenuji několik případů, kdy zcela veřejně a arogantně kašlete na zákony České republiky, což jsem přesvědčen, že člen vlády České republiky dělat nesmí!

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já dojdu k tomu, jak se to týká rozpočtu.

Krátká poznámka. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Pak byste měl možná právo být tvrdý vůči Sněmovně. Ale tady bývalo zvykem, než jste přišli do Sněmovny vy, že když bylo ministerstvo požádáno, aby dalo nějakou analýzu, na základě čeho se takto rozhodlo, jaké to má dopady na zaměstnanost, na státní rozpočet, na obce, na firmy, které v tom daném oboru podnikají... Pak se rozhodnete, nejdřív desetkrát, pak dvakrát, pan ministr průmyslu na to nestačí koukat. Tam asi by měla někde vzniknout analýza.